Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Žádní podvodníci, nepodvodníci, to sem nepatří.

Takže děláte něco, co je nesmyslné, co prodraží lidem život ve většině položek a ještě fiskálně, to je úplně tedy pro mě mimo mísu. Ale na veřejných rozpočtech přes šest, takže to je úplně pro mě absolutně nepochopitelné.

Jak se snižovalo, to všechno je dohledatelné, když on byl ministrem financí.

Důsledek populistických vlád. Než nastoupil covid, tak jsme měli vyrovnaný státní rozpočet to asi nebylo moc populistické.

To byl ten populismus? Ano? A ostatní poslat na dávky. To by asi podle vás nestálo nic. Nebo když jsme tady společně s ODS zvedli ruku pro zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? To bylo populistické? To bylo taky populistické? Takže jsme asi společně dělali ty populistické kroky, jak říká pan premiér.

Zvýšení daně z nemovitostí je pro nás nepřijatelné. pan premiér před volbami.

Kde jsou ty sliby ODS? Kde jsou ty sliby? Budeme spořit na výdajové straně. Pak 80. Tak se na to podívejme.

To jsou jasné počty. A to by určitě bylo možné považovat za dostatečné tempo konsolidace, pak bychom k tomu podpořili zvýšení spotřební daní ze závislostí, zvýšení hazardu, výjimky nesociálního charakteru, přidali bychom tam důsledné zdanění firem globálního charakteru samozřejmě my, kdybychom vládli, tak k tomu přidáme ještě řádný výběr daní a ne rezignaci na vytváření se nové šedé ekonomiky, a máme to v kapse, ne? Tak kde jsou ty úspory?

Nebudu, jestli ano nebo ne. Jak je možné, že váš ministr financí z ODS říká veřejně vím to, ale neřeknu to. Co to je? Co to je?

Jenom prázdné sliby.

Já to prostě nevím, ale ví to novinář Seznamu, který o tom už píše články, jak je to výborné, jak se to zlepšilo. Co to je? To je to zlepšení? Ne, pro mě nejsou. Je to normální? Nic z toho se neděje.

No a ve výsledku dneska to jde oznámit osobně.